Rozumím. Prosím, pan poslanec Kaňkovský k pořadu schůze. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Opakovaně jsem se tady pokoušel zařadit poměrně jednoduchý tisk, novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Já jsem tady navrhoval tři termíny. Ten tisk skutečně není těžký a myslím si, že je na něm poměrně velká shoda přes negativní stanovisko vlády. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, jenom prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Jurečkovi. To, co řekl například o kolegovi Kaňkovském, zařazování zákonů, myslím, že je naprosto správné, že každý výbor má své priority, a moje kolegyně paní poslankyně Jarošová to samozřejmě řekla trošku ironicky, kdy pan premiér přehodil odpovědnost na nás, ať si to prohlasujeme, ale sám ví, že to prohlasovat nedokážeme, pokud se k tomu nepostaví čelem vládní většina, vládní koalice.

To jsou všechno věci, se kterými souhlasíme a které podporujeme.

Už jenom technicky. Chtěl bych požádat, pokud by to poslaneckým klubům nevadilo, že bychom ty věci, ty body, které navrhl pan předseda Faltýnek, předseda poslaneckého klubu ANO, hlasovali per partes, to znamená jeden po druhém, že bychom je nehlasovali en bloc, pokud je to možné. To je samozřejmě možné.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 117, přihlášeno je 90 poslanců, pro 77, proti 9. Návrh byl přijat.

Tam bych potom zřejmě trval na tom, aby to bylo před těmi volbami. Takže znovu.

Návrh byl přijat. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Máme zařazeno.

Kdo je proti? Hlasování číslo 120, přihlášeno je 90, pro 89. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 122, přihlášeno je 90, pro 86. Návrh byl přijat.

Mohu poprosit o upřesnění? V této chvíli bych požádal o názor pana předsedu Faltýnka.